Proto si dovolím sdělit, že prostě tyto změny podporovat nebudu. Já to považuji za určité porušení toho, co se dohodlo. Vy si to samozřejmě můžete prohlasovat, ale mějte na paměti to, že podle harmonogramu, který jsme si schválili, měl být jeden týden schůze Poslanecké sněmovny. Budiž, budou dva. Variabilní týdny jsou využitelné pro schůzi Poslanecké sněmovny. Že se tady to, že možná byl špatně stanoven harmonogram, nahrazuje nočními zasedáními nebo večerními zasedáními a kvalita práce samozřejmě může utrpět. Prosím pěkně, mějme na paměti to, o čem jsme se tady bavili včera. V souladu s panem kolegou Komárkem tvrdím, že ostatně soudím, že pravidla by se přece jenom měla dodržovat a dohody též.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se omlouvám.

Omlouvám se. Ano, děkuji za vyjasnění. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Děkuji za slovo. I já vám všem přeji dobré ráno. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, i já musím říci, že jsem překvapen tím, že se změnily dohody z grémia, to, jak bude postupovat Sněmovna. A to mě přesvědčilo, nebo donutilo k tomu, že chci načíst pevně zařazený bod. Dohoda z grémia byla, že ho načtu až příští úterý, protože to bude na příští čtvrtek, ale protože si nejsem jist, co bude příští čtvrtek a jak dál bude postupovat Sněmovna, tak ten bod načtu už dnes. Jedná se o pevné zařazení bodu 174, návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu pro vyšetření závažných pochybení při realizaci stavby D47.

Ano. Dále je přihlášen pan poslanec Stanjura.

Pokud projde návrh pana poslance Kalouska, tak by to byl druhý bod v dopoledním bloku po písemných interpelacích. To je asi všechno. V tom případě se vypořádáme hlasováním s návrhy.

Zeptám se, zda můžeme hlasovat najednou, nebo zda chcete hlasovat po jednotlivých bodech. Navrhuji hlasování najednou. Nikdo nemá námitek.

Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl přijat. Rovněž navrhuji hlasování najednou. Není námitek. Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.

Navrhuji, abychom hlasovali o obou bodech najednou, pokud není námitek. Není námitek. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh také byl přijat.

Tento návrh byl také přijat.

Není námitek. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?